Diskuse nad jednotlivými položkami, když jsem se na to díval podrobněji, tak totiž může být velice překvapivá a může přinést skutečně zajímavá zjištění. Aktuálně bych připomněl usnesení hospodářského výboru, kterým výbor neschválil jednu z položek Ministerstva průmyslu. A budu konkrétní.

Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 % pro obce a 25 % pro stát. To se však má změnit, a to v poměru jedna třetina pro obce a dvě třetiny pro stát. S příjmy z této změny se počítá světe, div se! už v rozpočtu pro rok 2015. Celé to je ukázka příkladného šlendriánu. Novela horního zákona totiž ještě neprošla Sněmovnou, zatím je jen v meziresortním připomínkovém řízení a nebyla schválena ani vládou, natož aby o ní slyšel parlament. Navíc, jak minulý týden upozornili starostové v čele s naším poslancem Davidem Kádnerem, poslancem Úsvitu, tak plánovaná změna znamená vytunelování obcí postižených těžbou. Škody zůstanou obcím a zisk dostane stát. A já nemyslím, že takový návrh vůbec v této podobě projde, protože to nepřipustí starostové a občané postižených regionů, ať už jsou z jakékoliv strany. Nicméně v rozpočtu se s těmito příjmy počítá. Takže to je zrovna exemplární příklad toho, jak je rozpočet sestaven, řekl bych, minimálně podivně. A znova zdůrazňuji to, že je nám tady předkládaný obří deficit, obří další zadlužování České republiky, zatímco o základních ekonomických zásadách už jsem tady v úvodu hovořil. Pokud se tedy bavíme o příjmech a výdajích a chceme kvalifikovaně oponovat a hledat nejvyšší efektivitu, je podle mého názoru nutné do budoucna maximálně zprůhlednit rozpočty všech resortů a všech jím placených institucí. Platíme spoustu věcí, které jsou zbytečné, nebo bychom je měli levněji. A opět jdu ke konkrétnímu příkladu právě z navrhovaného rozpočtu. Problém je, že není v silách jednotlivců a zřejmě ani Ministerstva financí, což berte prosím věcně, tuto připomínku, rozluštit desetitisíce položek.

Protože pokud tyto položky budou více viditelné, rozběhne se samočisticí proces, což známe i ze svých soukromých aktivit. Takže dám konkrétní příklad.

No a tento člověk, který spravuje obrovské dotace a přiděluje je konkrétně různým lidskoprávním organizacím, bez okolku přiznal, že on ani jeho úřad vůbec netuší, kam a na co některé miliony ze státní kasy jdou, a že on sám o jejich efektivitě pochybuje. Bude se to týkat zrovna konkrétně jedné takové organizace, zrovna organizace roku vyhlášené v té své dané oblasti různých lidskoprávních záležitostí. Tato zjištění jsou samozřejmě šokující a je evidentní, že k tomu, abychom zefektivnili stát, abychom zlevnili obsluhu státu, abychom zabránili nesystémovému plýtvání peněz, prostě nedochází. Bohužel.

Takže pozměňovací návrh, který předloží Karel Fiedler, náš poslanec, bude spočívat v tom, vrátit ty peníze právě, které mají putovat k takové organizaci, zpět do jiné kapitoly rozpočtu, protože když ani správce těch dotací v podstatě neví, jak se s dotacemi nakládá, tak co jiného jako odpovědní politici máme asi udělat. My k tomu mlčet nebudeme, ale tuším, že je to pouze vrcholek ledovce!

To znamená v čase, kdy se nám daří. To považuji za zásadní slabinu rozpočtu. I největší optimisté předpokládají pro příští rok v nejlepším případě přešlapování na místě. Recese se obávají i světové ekonomické instituce. Například Mezinárodní měnový fond ve svém říjnovém výhledu vývoje světové ekonomiky, to znamená v tom aktuálním, odhadl riziko návratu recese do Evropy na nezanedbatelných 40 %.

Což stručně řečeno znamená, že státy Evropské unie se dokázaly během posledních pěti let zadlužit o další polovinu svých dluhů! Samozřejmě hned následně dojdu k tomu, proč to tady říkám. Pochopitelně evropské ekonomice ještě přitížily sankce vůči Rusku a je naivní si myslet, že když je export do Ruska málo procent, že budou následky také v málo procentech. Tahle matematika samozřejmě neplatí. Export se týká zčásti například zemědělství a to je oblast velice citlivá. Zatímco šicí stroje můžeme vyvézt například jinam či prodej odložit, zemědělské produkty v současné době nelze jen tak prodat ani dlouhodobě skladovat. A co to znamená? Nic jiného než ještě větší riziko a ještě větší krizi. My jsme opakovaně vyzývali vládu, aby předložila nějakou rozpočtovou vizi, aby předložila nějaký návrh k diskusi, abychom viděli, jak bude ekonomika České republiky připravena pro další léta, a bohužel stále tato diskuse neprobíhá.

To, co mi u této vlády a u návrhu rozpočtu chybí, je tedy krátce řečeno dlouhodobá vize směrem k vyrovnanému rozpočtu. Chybí mi avizovaný plán úspor v obsluze státu, tedy nikoli na občanech. To všechno bylo avizováno a vůbec to tady není ani po roce diskutováno, nejsme s tím seznámeni. Zadal jsem si rešerše i ekonomické různé a podobně, pročítal jsem si spoustu materiálů renomovaných ekonomů, ale prostě to tady není. Ale slyšeli jsme to jak na volebních plakátech, slyšeli jsme to jak v programech, slyšeli jsme, že to bude avizováno, ale avizovaný plán úspor v obsluze státu tím nehovořím o výběru daní, to je v pořádku, s tím souhlasíme a myslím si, že pan ministr Babiš v tom odvádí dobrou práci, to tady říkám na rovinu a nebudu politikařit, a snaží se, to v každém případě.

Vidíme tady rozpočet velice krátkodobý a to prostě nemůže být vize pro Českou republiku pro budoucí roky, zvláště když třeba, to už jenom naznačím, odbočím, nebudu to rozebírat, když třeba důchodová reforma, o které se teď neustále hovoří na důchodové komisi, musí být třeba s vizí desítek let dopředu. Takže by bylo samozřejmě namístě, aby i rozpočtový výhled minimálně aspoň nějaký rámcový tady na delší období byl. Takže stále vidíme od vlády pouze velice deficitní rozpočet, který nadále zadlužuje Českou republiku. Právě bez jakéhokoli dlouhodobého výhledu, jak rozpočet narovnat. A říkám narovnat! Narovnat znamená dostat se k vyrovnanému rozpočtu. Předložený rozpočet má tedy z našeho pohledu jak kladné stránky, tak i záporné a ty jsou bohužel také velice zásadní, tak jak jsem vysvětlil. Samozřejmě hnutí Úsvit podá svoje pozměňovací návrhy, jeden z nich už jsem tady jmenoval, byť nedoufám, že tyto návrhy přes vládní většinu projdou. V tento okamžik hnutí Úsvit z výše uvedených zásadních důvodů tento rozpočet podpořit nemůže. Byť, jak jsem říkal, má i mnoho kladných stránek, ale ty zásadní jsou také pro nás zásadní a prostě nejsou diskutovány. Neproběhla ani minimální diskuse, která by nám v Úsvitu možná na úvod i stačila. Nyní prosím k mikrofonu zpravodaje tohoto bodu pana poslance Votavu.